Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dobrý den.

A musím říci, že z té debaty tady mám hodně rozporuplné pocity.

A všichni víme, že dokud ho neporazíme, tak se prostě do normální situace nedostaneme.

Jiná možnost přece není. Pokud odborníci na Ministerstvu zdravotnictví a mimochodem nejen čeští, když se podíváte do světa, tak ty metody jsou všechny stejné a jsou všude stejné, samozřejmě s jinými akcenty, s jinými čísly, s jinými metry, stopami, počty atd., ale ty metody jsou všechny stejné, protože nikdo nic lepšího nevymyslel. To znamená, než najdeme vakcínu, a pokud potřebujeme tu křivku otočit, tak prostě musíme omezit mezilidský kontakt. No tím, že znemožníme lidem, aby se potkávali.

Jak to můžeme dělat?